Prosím, máte slovo.

Mým cílem této interpelace je snaha o medializaci této věci.

Prosím, paní ministryně, jestli máte zájem. Máte slovo.

Na tom seznamu, který tady je od rána, tak tady není. Děkuji za slovo. Já tedy svoji interpelaci stahuji a ministra budu kontaktovat jiným způsobem.

Nastavení parametrů záleží na typu smlouvy, buď mohou obdržet celou částku půjčky na začátku, nebo mohou půjčku čerpat pomocí splátek, případně pak existují kombinace obojího zmíněného. Nejenže tento instrument s sebou nese jistá rizika pro dědice.

Děkuji. Tak děkuji. Poprosím paní vicepremiérku o slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jaká jsou rizika pro spotřebitele.

Dalším rizikem pro klienta může být značná ekonomická nevýhodnost té směny, v uvozovkách, nemovitosti za jednorázovou částku nebo časově omezenou rentu.

Zmíním především omezení sankcí z prodlení, zákaz nekalých obchodních praktik a nepřiměřených obchodních podmínek, povinnost jednat s odbornou péčí, plnit řadu informačních povinností apod. Plnění těchto povinností pak posuzuje Česká národní banka coby příslušný orgán dohledu.

A řešit soukromoprávní spor jsou potom příslušné soudy. V případě regulovaných finančních služeb pak finanční arbitr, který je sice nezávislý, ale je zařazen do rezortu Ministerstva financí.

Vždy je potřeba důkladně zvážit, co získáváme, co za to zaplatíme.

Například jako je u cestovních kanceláří, aby se poté dalo definovat, že ty společnosti musí být například pojištěny proti úpadku, což by řešilo část těch problémů, které současně v tuto chvíli nastávají.